Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Reč ima narodni poslanik Katarina Rakić. Sada je baš čudno, kako je moj kolega rekao, ja sa skromnim znanjem iz ove oblasti, podnesem četiri amandmana na tekst ovog predloga zakona i da mi sva četiri amandmana budu usvojena, a da je prethodni zakon pisao, pretpostavljam, trust mozgova, pa ga je Ustavni sud oborio. To nije nešto što će pomoći građanima Srbije, te neću ovu temu raspravljati na ovakav način. Što se tiče amandmana koji sam podnela na član 24, on se odnosi na deo koji kaže da je podnosiocu zahteva u roku od 60 dana potrebno da se dostavi obaveštenje da uredi međusobne odnose sa direkcijom, odnosno organom koji uređuje građevinsko zemljište. Lično smatram da je rok od 60 dana dug i da dodatno odugovlači već i onako dugotrojan i mukotrpan posao oko legalizacije, te sam ovim amandmanom, koji je usvojen, predložila da se taj rok smanji na 30 dana.

Poštovani gospodine predsedavajući, drago mi je da vas vidim na tom mestu i ne vidim potrebu da mediji spekulišu da li treba tu da sedite ili ne. Tu treba da sedite i to mi je posebno drago. Kada vi kažete tema, rekao sam nemojte da štrajkujete glađu ako vam se priviđa restoran „Tema“ svakoga trenutka. Dakle, ne znam kakav je trust mozgova pisao zakon, ali ako hoćemo efikasnu upravu, razumem da u žaru petogodišnjice i proslave, što 30 dana, što niste ako hoćete efikasnu upravu, skratili rok na sedam dana. Znate, ako krenete u raspravu po amandmanu koji je prihvaćen sa teorijom kao u crtanom filmu, kada se sukobljavaju Duško Dugouško i onaj džin od boksera, pa mu on kaže ovde mi je dozvoljeno to, to i onda sve to uradi, e da znate da ja to neću da uradim, ja ću da radim nešto drugo. To onda degradira ovaj parlament i vas kao podnosioca amandmana. Nemojte vi mnogo da se osvrćete na nas i na naše pravničko znanje ili neznanje. Videli smo vaše pravničko znanje. Hoćete li sada da vam citiram koliko ste zakona doneli, pa ih onda u roku od 15 meseci promenili? Hvala na komplimentu, ali me to ipak ne obavezuje da reagujem. Drago mi je što kolega prati moje amandmane, ali ovaj se, kolega, ne odnosi na ćutanje uprave i ne odnosi se na nikakav rok koji ograničava upravu, nego na podnosioca zahteva. Znači, pomešali ste sa amandmanom koji sam podnela na član 36, a za koji sam čula da ste glasali, tako da mi je drago i zahvaljujem vam se. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Na član 24. podneli smo amandman koji se ne odnosi na istu stvar kao i prethodni, već se pre svega odnosi na administraciju, odnosno upravu, gde smo predložili da se uz sam amandman dodaju reči „da u roku od sedam dana opštinska uprava, odnosno nadležna služba u okviru opštinske uprave treba da obavesti podnosioca zahteva da u određenom roku dostavi dokaz o uređenju međusobnih odnosa sa upravom“ Mislim da bi svakako predlagač zakona trebao da razmotri ovaj amandman za koji smatram da je dobar i odnosi se upravo na onu prethodnu priču, a to je da bi opštinska uprava mogla da reaguje mnogo brže, ukoliko kažemo da je to u roku od sedam dana. Ne bi trebalo da im ostavljamo na volju kada će i koliko. Opet se pozivam na one priče koje ste vi rekli, a kojih smo svi svesni, a to je da ti činovnici u opštinama često razvlače ili odugovlače, ta birokratija je mnogo ukorenjena. Iz tog razloga ovim zakonom treba da ih nateramo da to urade u roku od sedam dana. O tome sam već govorila. Mislim da je neophodno da skratimo, kao što su neke kolege govorile, sve rokove dok se upis prava na bespravno izgrađenim objektima nesmetano odvija već duže vreme, stoji proces legalizacije i smatram da bi ipak trebalo da razmislite u toku današnjeg dana ili narednih par dana, pre glasanja, da ipak usvojite neki od amandmana, kao što smo danas i juče diskutovali, jer sam tekst zakona, sa jedne strane, je jako restriktivan, tipa onog člana koji govori šta ne može da se legalizuje, pa će ispasti da ništa neće moći da se legalizuje, a sa druge strane, jako je liberalan, ako govorimo o dokazima za rešene imovinsko pravne odnose. Molim vas da još jednom razmislite o svim ovim amandmanima o kojima smo danas govorili. Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Da li neko želi reč? (Ne.) Narodni poslanik Suzana Grubješić podnela je amandman kojim predlaže da se posle člana 24. doda novi član 24a. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Olgica Batić i zajedno Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ove amandmane.

Odbacuje se zahtev ukoliko nedostaje jedan elemenat u tom zahtevu, a koji se odnosi na član 24. Dakle, posledica je katastrofalna za podnosioca zahteva. Gospodine ministre, zaista odsustvo odgovornosti prema građanima, odsustvo odgovornosti prema životu u Srbiji i nedostatak dovoljne mudrosti da se ovaj zakon zaista napiše tako da može da se primenjuje, a ne da ostavi prostora za velike arbitrarnosti, za mogućnosti ogromne korupcije, za samovolju i ostavlja mogućnost da se zakon ne primenjuje ukoliko sve postane besmisleno, a biće besmisleno ukoliko vam svaki drugi zahtev ispuni uslove da se odbaci, a samim tim da se bespravno izgrađeni objekti poruše. Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Amandmanom na član 26. praktično smo tražili da se stav 2. tog člana briše, a koji glasi da se jedan primerak rešenja i dokumentacije na osnovu kojih je izdato rešenje zadržava nadležni organ. Apsolutno je nepotreban taj stav obzirom da se u stavu 3. kaže da nadležni organ vodi službenu evidenciju o izdatim rešenjima. Gospodine ministre, organi lokalne samouprave, opštinske uprave, gradske uprave primenjuju uredbu o kancelarijskom poslovanju. Po toj uredbi nemoguće je arhivirati predmet ukoliko uz to nemate svu dokumentaciju, a to bi predstavljalo i ovo rešenje o davanju građevinske dozvole ili nedavanju, odnosno odbijanju do legalizacije, tako da je taj stav potpuno nepotreban. Iz tog razloga je zaista za čuđenje to da li je moguće da se u Vladi Uredba o kancelarijskom poslovanju ne primenjuje. Mislim da nije tako i da službenici Vlade sigurno primenjuju Uredbu o kancelarijskom poslovanju. Pretpostavljam da se takva uredba primenjuje i u ovoj Narodnoj skupštini, jer bi u suprotnom svako mogao iz nekog predmeta koji je arhiviran da uzme neki ugovor, sakrije ga i skloni od javnosti ili zloupotrebi. U tom smislu, mi smatramo da je naš amandman bio svrsishodan, jer je ovaj stav potpuno nepotreban u zakonu. Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ovde se radi o nijansama. Ja sam dodala samo – da je dostupan za javnost. Član 26. u svom stavu 3. kaže da će nadležni organ voditi službenu evidenciju o izdatim rešenjima i da će spisak o izdatim rešenjima biti objavljen u elektronskom obliku i da je dostupan putem interneta. To što je dostupan putem interneta ne mora da znači da je dostupan i za javnost. Radi veće transparentnosti, želela sam da to tako bude, prosto da ne dođemo u situaciju da nam se kasnije za jednu vrstu takve evidencije traži šifra ili nalog. Takođe, ono što sam predložila i u načelnoj raspravi jeste da se možda nekim pravilnikom definiše, jer u samom tekstu zakona to nije, gde će se voditi ta evidencija – na sajtu ministarstva, na sajtu lokalnih samouprava. Predložila bih da se možda u nekom narednom pravilniku precizira da se vodi ta evidencija, kako na sajtu lokalnih samouprava, tako i na sajtu ministarstva, jer će svakako povećati kontrolu sprovođenja čitavog zakona. Hvala. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nisu prihvatili amandman.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Dejan Radenković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodna poslanica Suzana Spasojević. Zahvaljujem. Uvaženi ministre, koleginice i kolege poslanici, iskoristiću priliku da se zahvalim našoj Vladi i vama, gospodine ministre, što ste shvatili koliko je važno da se usvoji ovaj amandman kojim predviđamo da lokalna samouprava može doneti odluku kojom se umanjuje visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta za kategorije lica koja su u režimu socijalne zaštite, za samohrane roditelje i invalide. Nacrtom zakona o legalizaciji predviđeno je umanjenje visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta za vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji su objekte zidali radi obezbeđenja svojih stambenih potreba i koji nemaju u svojini neki drugi objekat. Međutim, mi smo smatrali da zakon treba da obuhvati i samohrane roditelje i invalide i građane koji su u režimu socijalne zaštite, prvenstveno zbog toga što oni ionako žive u veoma teškim uslovima, a i zbog toga da bi se napravila razlika između građana koji su objekte bespravno gradili jer je to bio jedini način da obezbede krov nad glavom i onih koji su gradili radi sticanja profita. Nadam se da će lokalne samouprave prepoznati potrebu da se u postupku legalizacije pomogne i Romima i da se na adekvatan način reši problem legalizacije romskih naselja gde god je to moguće. Naime, u Srbiji u skoro svim gradovima i opštinama izgrađena su romska naselja uglavnom na državnom i opštinskom zemljištu i, pre svega, te objekte treba evidentirati, sačiniti neku vrstu tehničkog izveštaja o broju, nameni i vrsti tih objekata, napraviti neki geodetski snimak i skicu, a zatim, uz pomoć lokalne samouprave, te objekte i legalizovati. Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je moj kolega Srđan Šajn opravdano u ovom trenutku odsutan, ja želim da u njegovo ime zahvalim na prihvaćenom amandmanu, s obzirom da se omogućavaju olakšice, između ostalog, i za korisnike socijalne pomoći. On je kao predstavnik Romske partije imao potrebu da se makar na ovaj način zahvali na prihvaćenom amandmanu, jer se lokalnoj samoupravi ostavlja mogućnost da učini odgovarajuće ustupke toj kategoriji. Hvala. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović i Milica Vojić Marković. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, zakon predviđa da lokalne samouprave konkretnije određuju cene legalizacije i da odrede ove popuste pri legalizaciji. Takođe, predviđa i mogućnost da, s obzirom na materijalne uslove u kojima živi većina građana, dozvole i mogućnost da se dozvole plaćaju na više rata, pa je do 20 ovde predviđena mogućnost. To je jedna pogodnost koja je u odnosu na građane sasvim korektno određena, jer se radi o zaista vrlo visokim ciframa. Stručnjaci kažu da, recimo, za legalizaciju jednog stana od 50 kvadrata treba otprilike da se uplati 5.600 evra. To je prilično u odnosu na platežnu moć većine građana. Bojim se da je to ona ograničavajuća okolnost zbog koje ovaj zakon neće zaživeti. Još skuplje će, recimo, proći do 100 kvadrata, oni koji hoće da legalizuju objekat, jer oni moraju da plate ratu otprilike čak i na 20 rata ako to plaćaju 550 evra, što je takođe mnogo. Na osnovu svega toga, bojim se da će praktično objekte legalizovati samo oni koji imaju novca, a to nisu oni građani koji su gradili objekte do 100 kvadrata za svoje stambene potrebe. Meni se čini da je bilo dobro razdvojiti te dve stvari, znači, razdvojiti one koji su gradili do 100 kvadrata, jer to možemo smatrati da jesu zaista njihove stambene potrebe te vrste, gradili su za sebe i za svoju porodicu i one koji su gradili na veliko, koji su gradili velike, ogromne, grandiozne objekte, jer su oni očigledno u mnogo povoljnijem položaju. Ovog trenutka oni su stavljeni u isti položaj. Ono što je u ovom amandmanu važno, a što je i u sledećem na koji smo gospođa Banović i ja podnele amandman, jeste da je dobro da se ta mogućnost da lokalnim samoupravama, ali s druge strane, postoji niz otežavajući okolnosti koje lokalne samouprave imaju, koje ću govoriti kasnije kada budem govorila o drugom amandmanu, jer one zaista neće moći da izađu svojim građanima u susret, iako im zakon daje mogućnost. Nisu svi u poziciji Beograda i nisu svi u poziciji da imaju sredstava, nego će svoje prazne budžete gledati da nadoknade na drugi način, najčešće kao što je to radila i ova i bivša Vlada, sve će prebaciti na leđa građana. Hvala. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović i Milica Vojić Marković. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Dakle, ono što je započela prošla Vlada, nastavila je ova Vlada i ima potpuno istu politiku prema lokalnim samoupravama. Budžet im je sve prazniji, jer im ne daju dovoljno sredstava za one poslove za koje imaju nadležnosti. S druge strane, nadležnosti im nisu oduzete nego su im dodate nekim drugim zakonima i još su povećane. Lokalni prihodi su već značajno smanjeni poslednji put u ovoj godini za 15% To je bio rezultat prethodnog smanjenja poreza na zarade. Zatim, prošle jeseni ukinut je niz taksi koje su takođe bile prihodi budžeta lokalnih samouprava, a od januara 2014. godine ukida se i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. To je, takođe, jedan od značajnih prihoda lokalnih samouprava. Osim toga, osim smanjenja budžeta na drugoj strani, oni imaju obaveze usled rasta prihoda od finansijske decentralizacije opštine su u prethodnom periodu dobile nove obaveze, nove nadležnosti. One sve traže da imaju dovoljno finansija da ih ispoštuju. Recimo, sad sam upravo razgovarala sa čovekom koji je iz opštine i kaže da imaju problem kako će sprovesti ono što im je nametnuto Zakonom o osnovnom obrazovanju, inkluzivno obrazovanje da plate iz svog fonda. Vi zaboravljate, gospodine ministre, da je ova vlada koja je zagovornik tog evropskog puta. Praktično 70% svih obaveza iz agende evropskog puta je prebačeno na lokalne samouprave. Recimo, kvalitet vode je stvar lokalne samouprave, upravljanje otpadom. Eto, pomenula sam i inkluziju. Najveći broj lokalnih samouprava nije u poziciji velikih gradova, nije u poziciji Beograda. Pa i drugi veliki gradovi ne mogu da ispoštuju, ali, recimo, Beograd mnoge stvari može da ispoštuje kada su u pitanju trudnice, kad su u pitanju penzioneri, porodilje, deca. Bilo bi super da sve lokalne samouprave to mogu da ispoštuju, jer to bi onda bio ravnopravan odnos prema svim građanima, koji nam Ustav garantuje. Nažalost, mi koji dolazimo iz drugih sredina, koje nisu najveći grad, naši penzioneri, naše porodilje, trudnice, deca nisu u poziciji da dobiju ista prava i obaveze, a onda dolazimo do toga da se zapravo vrši diskriminacija. Dobro je što ste vi u zakonu predvideli ovu mogućnost, ali vas upozoravam da ide novi budžet. Molim vas, vodite računa o tome da ovo što je mogućnost lokalnih samouprava može lokalna samouprava da izvede ako bude dobila sredstava iz budžeta Republike. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 30. amandman su zajednopodneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 31. amandman su zajednopodneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Kenan Hajdarević i Bojan Đurić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 31. je u direktnoj koliziji sa članovima 21. i 22. Tamo ste uredili zaista taj besmislen rok - godinu dana kao najduži rok za dopunu dokumentacije od pravosnažnosti, odnosno objavljivanja zakona u „Službenom glasniku“ Dakle tamo je godinu dana, to je do oktobra, novembra meseca 2014. godine, a u ovom članu vi dajete šest meseci lokalnim samoupravama da donesu opšti akti kojim će urediti visini naknade korišćenja građevinskog zemljišta, odnosno određene popuste koje mogu predvideti za plaćanje te naknade određenom sloju građana. Dakle, o čemu se ovde radi? Svaki član koji smo mi nekim amandmanom hteli da promenimo, da poboljšamo, očigledno nosi u sebi neku manu, neku proizvodnu manu zbog koje je zakon prosto neprimenjiv. Dakle, šest meseci lokalnim samoupravama, dozvolićete, to je malo previše. Mi smo predložili 30 dana. To je racionalno i to će samo da poboljša, bar onako u prvom momentu efikasnost rada te lokalne samouprave kada se radi o naknadi za građevinsko zemljište. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Ovde smo predložili da skratimo rok za koji bi trebalo lokalne samouprave da donesu ovaj akt. Kao što je koleginica govorila, mi smo to skratili na tri meseca, ali, verujte mi, lokalne samouprave koliko dugo su već čekale na donošenje ovog zakona, oni imaju već pripremljene odluke, tako da sve odgovorne opštine i svi odgovorni gradovi svakako imaju već pripremljene odluke. Spremni su bukvalno da po samom stupanju na snagu ovog zakona da koriste i te svoje odluke kako bi mogli da legalizuju sve objekte. Prosto, mislim da lokalne samouprave, kao što imaju obavezu da donesu ove odluke, tako one imaju i pravo da odrede kolike će to cene biti za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i na koji način će oni doći do tih cena. Prosto, treba pustiti lokalnim samoupravama da one to same učine, jer one najbolje znaju na koji način ko šta može da plati i da li treba nešto da se plati ili ne treba i da li to komunalno opremanje su oni utrošili za izgradnju te komunalne infrastrukture ili nisu. Postavila bih opet pitanje šta ćemo sa onim građanima koji su već platili po nekim određenim, drugačijim, većim cenama? Da li njih sada stavljamo u neravnopravan položaj u odnosu na ove građane koji će sada plaćati? Postoje određene lokalne samouprave, određena mesta gde se dosta gradi, gde ima puno investitora, gde ljudi smatraju da, bez obzira na cenu naknade za uređenje građevinskog zemljišta po kvadratu prostora koji se gradi, pre svega poslovnog prostora, oni imaju interes da tu grade, da ulažu, jer će sredstva da im se vrate, jer su te lokalne samouprave napravile povoljan ambijent da to tako i bude, da se ta sredstva obrnu i da oni imaju svakako profita. Ali, ono što me još zanima, pored ovih nekoliko pitanja koje sam postavila, na koje nisam dobila danas odgovor, jeste kako ćete uopšte u ovom zakonu rešiti… Nemate, vi niste predlagač, ali ste koristili vreme poslaničke grupe. Hvala. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar–Miljević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Olgica Batić i zajedno Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Mi smo predložili ovim amandmanom da se član 32. briše zato što je apsolutno nepotreban ovaj član. Pre svega, ministre, u članu 32. stav 1. kaže se da rušenje objekta, koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole, da ne čitam dalje, neće se izvršavati do pravosnažnog okončanog postupka legalizacije. Ne može da se kaže da se rušenje objekta neće izvršavati. Valjda se neće izvršavati rešenje o rušenje. Ceo taj stav je apsolutno nepotreban zato što u Zakonuu članu 33. stav 1. jasno ste precizirali kada će se objekti rušiti. Nepotreban je, ministre, i ovaj stav 2. u kome vi kažete kada građevinski inspektori donose rešenje o rušenju. Pa, to stoji u Zakonu o planiranju i izgradnji i apsolutno to nema nikakve veze sa ovim zakonom. Da smo u pravu i da ovaj član nije potreban, pokazuje i činjenica da u kaznenim odredbama Zakona nemate predviđenu kaznu šta se dešava kada građevinski inspektori ne postupe u skladu sa članom 32.

S obzirom na ograničavajuće domete ovog zakona, odnosno da će van sistema ostati preko milion objekata, bespravno izgrađenih objekata, podneli smo amandman kojim će se rušenje ograničiti samo na one objekte koji su izgrađeni na javnim površinama, na raskrsnicama, u zoni prirodnog dobra itd. Znači, svi objektibez obzira na rok izgradnje ostaju, odnosno odredbe zakona koje se odnose na rušenje neće se primenjivati, osim na već navedene objekte. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i Ivan Jovanović. Izvolite. Želim da se zahvalim skupštinskom Odboru i članovima skupštinskog Odbora, pošto je ovaj moj amandman u izmenjenoj formi prihvaćen od strane skupštinskog Odbora i dat kao amandman skupštinskog Odbora. Nadležno za ovaj zakon o kome raspravljamo. Kao što vam je poznato nekoliko regiona Republike Srbije zahvatile su velike katastrofe i elementarne nepogode.

Tu imamo situaciju da je neko ko je napravio kuću bez dozvole, onako kako je morao i mogao, krenuo u postupak legalizacije, a onda je podneo sve papire i neophodnu dokumentaciju u skladu sa prethodnim zakonima. Nažalost, zemljotres mu ošteti taj objekat koji je krenuo da rekonstruiše i radi. Čovek želi da mu objekat ne propada i da zaustavi dalje propadanje, taj objekat mora da pretpokrije, dozida, omalteriše, zameni stolariju, šta god treba da uradi, ali ne može da dobije građevinsku dozvolu i mora da se obrati nadležnim inspekcijskim službama. Neki ljudi nemaju novca da to urade u trenutku kada zasedaju krizni štabovi u opštinama. Zatim prođe neko vreme, posle godinu, dve, reši da to ipak privede nameni i sada ovog trenutka nailazi na nerazumevanje inspekcijskih službi, pišu mu se prijave što radi na objektu bez dozvole dalje radove, a samo u svrhu zaštite od propadanja. Sličan amandman je podneo i Odbor za prostorno planiranje u izmenjenoj formi, tako da je jednoglasno podržan od strane svih narodnih poslanika na tom odboru, pa se nadam da će taj amandman postati sastavni deo zakona i da će ova pravna praznina biti na neki način nadoknađena. U protivnom možda se desi, poznajući šta sve može kreativnost našeg naroda, da neko nekom namerno ošteti objekat koji je u postupku legalizacije i da mu ne dozvoljava da ga rekonstruiše. Zahvaljujem se svima koji su taj amandman prihvatili i ljudima iz ministarstva i ministru, ali i članovima odbora koji su za njega glasali. Hvala. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo, koleginice i kolege narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnikom, član 32. je bio sporan i kada smo govorili u načelnoj raspravi i ukazivali na određene nedorečenosti, pre svega u stavu 2. ovog člana. Dobro je što je prihvaćeno ono što je moj kolega Srđan Milivojević izuzetno dobro razumeo. Dobro je što je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije praktično prihvatio dobru sugestiju i na neki način ublažio moguće negativne efekte sa mog člana 32. Međutim, čekao sam da li ćemo dobiti odgovor kada se razmatrao ovaj član 32. i amandmani na član 32. koji su podneli drugi narodni poslanici koji su tražili brisanje. Tu pre svega mislim na brisanje stava 2. Taj stav kaže – građevinski inspektor će doneti bez odlaganja rešenje o rušenju objekta ako rešenje o rušenju objekta nije doneto i ako utvrdi da se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole posle 11. septembra 2009. godine. Šta se dešava? Pitao sam, nisam dobio odgovor. Dobio sam odgovor na Odboru da se to i onako neće sprovoditi. Šta se dešava ukoliko je neko završio 98% objekta do tog 11. septembra 2009. godine, ukoliko je do 11. marta 2010. godine podneo zahtev za legalizaciju? Onda je završio objekat i na primer učinio one radove koji se tiču sprečavanje nastanka moguće štete po susedne objekte, opšivku oluka krova, postavljanje gromobrana da voda ide, da ne podlokava susedni objekat ili bilo šta drugo. To su radovi koji su završeni nakon ovog roka, a kaže se u stavu 2. da će se doneti rešenje o rušenju objekta, čak ne deo objekta, nego objekta. Pretpostavljam da tu misle na deo objekta, ne na ceo objekat, ali šta to znači ukoliko je neko digao gromobran da zaštiti svoj objekat i objekte pored? Da li to znači da će se rušiti taj gromobran, a onda davati nalog da se diže gromobran, pošto mora da se zaštiti taj objekat, a to je na primer urađeno nakon ovog roka? Na to nismo dobili odgovor svi ti na odboru ni na plenarnoj sednici kada je bilo u načelnoj raspravi, niti sada kada razgovaramo o amandmanima. Ovo postavljam kao pitanje zato što je moguće da će se desiti potreba za tumačenjem u postupku sprovođenja, odnosno primene ovog zakona. Zbog toga ukazujem, neinsistiram, ako sada ne možete da mi date odgovor, ali razmislite u nekom narednom periodu na koji način ćemo dati uputstvo, tumačenjem ili bilo šta. Bilo bi lepo ukoliko bi zakonodavac imao tumačenje na plenarnoj sednici, a ne predstavnici izvršne vlasti da tumače propis koji ćemo mi ovde doneti. U tom smislu smatram da neke takve nedoumice treba raspetljati, razjasniti i reći šta se radi u vezi tih građevinskih radova. Ponavljam tih građevinskog radova koji su u svakom slučaju potrebni radi sprečavanja nastanka štete, jer to je nešto što je nužno, a evidentno je da je urađeno posle roka od tog septembra 2009. godine. Hvala. Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je amandman na član 32. Predstavnik predlagača na sednici Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? U tom slučaju povlačim svoj amandman da se o njemu više ne bi raspravljalo i glasalo.

Ako imamo praksu da ukoliko ministar ovde na plenarnoj sednici prihvati određeni amandman i to se smatra praktično činom prihvatanja i bez pojedinog, da kažem, pisanog akta u smislu povlačenja, onda smatram da i reč poslanika, naročito kada se radi o raspolaganju svojim pravom, treba isto tako da važi. Znači, u tom smislu smatram da treba da zauzmemo jedinstvenu praksu.

Hvala vam. Narodni poslanik Srđan Šajn podneo je amandman kojim predlaže da posle člana 32. doda novi član 32a. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 33. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Olgica Batić i Suzana Spasojević. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Mi smo podneli amandman na član 33. i to na stav 1. znači ne na ceo član tog zakona, jer smatramo da ne može da bude dovoljno dobra formulacija i nije dovoljno dobra, ministre, da se kaže da pravosnažnim okončanjem postupka kojim se odbacuje ili odbija zahtev za legalizaciju, stiču se uslovi za rušenje objekta, odnosno njegovog dela. Pre svega, kada je nešto postupak, taj postupak kao konačno rešenje ima neki akt. Molim vas, ministre, samo pogledajte zakon, u stavu 2. i 3. pozivate na pravosnažni iz stava 1. a u stavu 1. se pravosnažni akt kao termin uopšte ne pominje. Znači i u stavu 2. i u stavu 3. imate poziv na pravosnažni akt iz stava 1. koji ne pominjete, koji ne postoji u tom stavu. Iz tog razloga smo mi iz LDP dali predlog da se promeni stav 1. i da glasi – da se uslovi za rušenje objekta, odnosno njegovog dela stiču pravosnažnim aktom kojim se odbacuje ili odbija zahtev za legalizaciju i onda bi na taj način uveli, praktično taj član 33. u sva tri stava imao termin pravosnažni akt. Vlada je odbacila ovaj amandman sa obrazloženjem da to radi iz istih razloga zbog kojih je odbacila i amandman Olgice Batić, a to je zaista smešno, jer amandman poslanice Batić glasi da se član 33. briše. Znači da ne postoje sva tri stava, a mi menjamo samo prvi stav i ne može da bude isti razlog zbog čega je odbačen naš amandman kao amandman Olgice Batić. Na član 34. amandman su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Olgica Batić i zajedno Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Hvala. Mi smo podneli amandman da se ovaj član 34. briše koji govori o priključku na komunalnu infrastrukturu nelegalnih objekata, o čemu sam ranije govorila i smatramo da to nije u skladu sa krivičnim zakonodavstvom, tako da mislimo da to ne može da bude u redu, a tim više što dolazimo u situaciju da novi objekti neće biti legalizovani pa se bojimo da ovo privremeno može da ostane trajno, a takođe može da postoji mogućnost da kada se priključe objekti da se oni posle izgase sa vodovodne mreže itd. To je u praksi i na terenu vrlo teška situacija, tako da vas molimo da razmotrite i uklopite sam zakon sa krivičnim zakonodavstvom. Mislim da bi bilo jako dobro da se razmisli o još jednoj stvari, a to je kako uopšte mislite da rešite ovu koliziju u zakonu ako npr, a verovatno hoćemo, da usvojimo taj amandman kolega koji govori o novom roku za podnošenje zahteva za legalizaciju od dana stupanja na snagu ovog zakona npr. sa stavom 2. člana 32 koji kaže da će biti srušeni svi objekti čija gradnja je završena bez građevinske dozvole posle 11. septembra 2009. godine. Ne znam kako ćete iz ove kolizije da izađete i na koji način.

Hvala. Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč po ovom amandmanu?

Hvala gospodine predsedavajući. Sva tri prethodna amandmana se odnose na član 34. koji reguliše priključenje na infrastrukturu objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole a koji su podneli zahtev za legalizaciju. Bez želje da prejudiciram zašto je ova mogućnost predviđena zakonom i sama kao predviđena je u suprotnosti sa članom 219.b Krivičnog zakonika Srbije, pitam gospodina ministra da li kada priča o nekoj investiciji od 300 miliona evra koja se desila u vreme prethodne Vlade misli na investiciju u Boru tj. na rekonstrukciju topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline? Ako gospodin ministar misli na tu investiciju, želim zbog javnosti da saopštim da je Vlada čiji je predsednik Ivica Dačić 24. januara 2013. godine donela zaključak kojim se prihvata izveštaj o dosadašnjoj realizaciji ugovora za rekonstrukciju topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline i gde se odobrava još 131.795 hiljada evra za završetak te investicije. Dakle, gospodine ministre molim vas da kada pričate o nekim investicijama koje su realizovane bez građevinske dozvole iznosite istinu. Sada vam postavljam pitanje – to je 24. januar ove godine, da li je tada, kada je Vlada čiji ste vi ministar donela zaključak kojim prihvata izveštaj o dosadašnjoj realizaciji ugovora za rekonstrukciju topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline i odobrava dodatnih skoro 132 miliona evra za završetak te investicije, postojala građevinska dozvola i da li ste tada postupali u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji? Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Reč ima narodna poslanica Judita Popović. Hvala. Gospođo potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, svaki član zakona je jedna životna situacija i odnosi se na realan život i ukoliko imate dovoljno mašte onda ćete shvatiti koliko je problematičan ovaj stav 1, kada vi privremeno priključenje na infrastrukturu, kao što su elektroenergetska, gasna, mreža elektronskih komunikacija ili mreža daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizacije, vezujete za 11. mart 2010. godine kao reper podnošenja zahteva za legalizaciju. Šta će se desiti ukoliko je neko još ranije, iako nije podneo zahtev za legalizaciju, podneo zahtev za privremeno priključenje na infrastrukturu? Hoćete ga sad isključiti? Šta će se desiti ukoliko neko uopšte i nije podneo zahtev a, prosto, mora da živi, 21. vek, mora da ima električnu energiju, vodovod, kanalizaciju, gas i slično? Kako ćete to, u stvari, da sprovedete, ukoliko zaista mislite da poštujete ovaj član 34? Zaista, gospodine ministre, toliko toga smo pričali tokom ove skupštinske rasprave i skoro svi poslanici su jednoglasni u tome da zakon ima ozbiljne nedostatke, da su članovi zakona jedan sa drugim u koliziji, da neće moći da se sprovodi, a ako se bude sprovodio, proizvešće zaista enormne gubitke i veliku štetu. Dakle, kako ćete rešiti taj problem jednog dana u životu, u praksi ako se susretnete sa isključivanjem tih privremeno priključenih na infrastrukturu? Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 34. amandman je podnela narodna poslanica Suzana Spasojević. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Poštovana predsedavajuća, prvo bih vas pitao, pošto bih koristio deo vremena poslaničke grupe, koliko imamo vremena još? (Predsedavajuća: Imate kao predlagač dva minuta i poslanička grupa 20 minuta i 45 sekundi.) Hvala na informaciji. Ovaj amandman koji sam podneo odnosi se na objekte koji se mogu priključiti na infrastrukturu, a koji su u postupku legalizacije. Predlog zakona nema nikakvu selektivnost. Dakle, podnesete zahtev za legalizaciju i odmah vam sutra dolaze električari, iz vodovoda, ovi za plin i priključuju vam objekat. Nema veze da li se radi o objektu za stanovanje, objektu za privatnu školu, univerzitet, fabriku, bolnicu ili nešto slično, tržni centar, recimo. Smatram da je ovo krajnje sporno i sa stanovišta zakonitosti, usklađenosti sa drugim zakonima i sa stanovišta pravičnosti. Moj amandman ide ka tome da se na infrastrukturu, u slučaju podnošenja zahteva za legalizaciju, mogu priključiti objekti koji služe stanovanju, a koji su jedini objekat za te namene u vlasništvu podnosioca zahteva. Dakle, da se to radi onim ljudima za koje vi ministre, makar načelno se zalažete, izbeglice, raseljena lica itd, a ja zaista i naša poslanička grupa o njima mislimo. Dakle, da se njima priključi struja, voda i sve ono što im treba da bi civilizovano živeli, a da se ne priključuje ta infrastruktura onima koji su sagradili nelegalne objekte, ne da kažem iz obesti, nego zato što imaju puno para, zato što država ne funkcioniše i što mogu da naprave objekat gde god hoće i gde zamisle, a vi im dovodite i struju i vodu i priključujete te objekte. Naša je želja da to bude selektivno. S druge strane, ovaj amandman u drugom svom delu kaže da se na infrastrukturu mogu priključiti samo objekti koji ispunjavaju minimalne tehničke uslove za priključenje na infrastrukturu. Ne možemo pustiti električnu energiju ili gas u objekat koji možda nema ni krov. Ovde nema nikakve selektivnosti. Moraju se ispuniti neki minimalni tehnički uslovi, da neko sutra ne bi nastradao u tim objektima zato što im je priključena infrastruktura, odnosno uključeni su na komunalni sistem, a nema za to uslova. Ovde se ne kaže da moraju postojati neki minimalni uslovi. Dakle, nema nikakvog uslova. Ovo je vrlo opasno, kada igramo na ivici zakona. To je kao neki dan, onaj lokalni sveštenik kada je stavio rotaciju na svoj auto, a on je to video od vaših kolega koji, praktično, ne možete proći auto-putem, svi imaju rotaciona svetla i čovek video da je jedini on na auto-putu bez rotacionih svetala i stavio rotaciono svetlo, kao što sam se i ja skoro osećao kada sam se vraćao za Novi Sad, kada su se vaše kolege vraćale iz Vrbasa. Ovo je ista situacija. Vi ćete sada, u želji da pomognete nekim ljudima koji su radili, gradili kuće zato što su morali da pobegnu spašavajući život iz Hrvatske, BiH, sa KiM, gradili kuće, napravili te kuće, žele da ih legalizuju, treba im i struja i voda, a vi ćete sad, koristeći njih kao izgovor, dati sve to i onima koji su kuće gradili zato što imaju puno para i ko zna kako su ih stekli. Smatram da to nije ispravno i da niste imali ministre razloga da ne prihvatite ovaj amandman, jer on samo u ovaj zakon unosi elemente nekih zakona, odnosno propisa koji već postoje iz ove oblasti, samo se preciziraju stvari.

Smatram da je nepravična i činjenica da je sada moguće legalizovati objekat pa ga priključiti na infrastrukturu, a da se ne obeštete oni koji su već završili postupak legalizacije pod nekim težim uslovima, da im se makar omogući da neke naredne rate ne moraju da plate, ako se ispostavi da u istoj ulici Marko Marković je platio za legalizaciju 10.000 eura ili 5.000 eura, a recimo, sad moje kolege pokušavaju da mi stave u usta imena nekih ministara, recimo Bačević, legalizovali objekat za 1.000 eura. Bilo bi normalno da lokalna samouprava kaže – dobro, vi ste bili savesni građanin, platili ste mnogo više novca, sada ćemo vam ovo što niste platili, ostalo vam je za rate, sada će vam to oprostiti. To bi bilo u skladu sa načelom pravičnosti i onda ni Ustavni sud ne bi mogao reći da niste postupali u skladu sa načelom pravičnosti, kao jednim od osnovnih načela našeg pravnog sistema. Ministre Iliću, danas ste bili vrlo raspoloženi prema opoziciji, a i mi smo danas bolje raspoloženi nego kada smo raspravljali o zakonu u načelu. Sećate se kada ste mene pozivali da se ja nasmejem. Sada se više ja smejem nego vi.

Hvala. Narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih bio spreman da podržim ovaj amandman opozicije, da se na određeni način selektuje priključenje na mrežu prilikom legalizacije. Ali, tu imamo problem. Oni jedno pričaju a drugo rade. Pre neki dan ili juče sam navodio te primere, ili danas, pa ću to i dokumentovati, da to gotovo nije moguće.

Na njima je predsednik opštine, vlasnik fabrike, priključeni su na mrežu, neselektivno, priključeni na mrežu. Ko je mogao da ih priključi? Imamo drugi dokument. Kažu ovako - zapamtili ste prvi datum, ministre, 19.09.2007. godine, bez ikakve selektivnosti priključeni na mrežu. Verovali ili ne, ispoštovali su rok za gradnju, nelegalnu. Vrlo brzo je sagradili, bez ikakvih papira. Priključena struja, priključili se na mrežu i sada traže neku selekciju.

Godine 2007. u decembru na ovom gradilištu gradi, do marta sagradi, priključena struja, priključeno sve, a saglasnost za studiju o proceni uticaja objekata na životnu sredinu dobijaju tek 2009. godine. Jel ovo nije dokaz da su najviši pokrajinski rukovodioci, tadašnji predsednik opštine, predsednik Vlade i sadašnji predsednik Vlade, evo otvaraju to. To što je nelegalno priključeno na mrežu, na vodovod, na struju, na gasovod itd, oni to otvaraju. Da li je to moguće i pod kojim uslovima? Kako su priključeni na struju? Zato sam voljan čak i da podržim ovaj amandman, da se uvede neka selektivnost. Ali, kako kada oni u praksi tamo gde trže vlast rade sasvim drugačije? Može na vodozahvatu i reciklaža olovnih akumulatora. Kako to može? Mogu da se priključe na struju, a znate čiji je plac bio? Pošto zagađivači dobro plaćaju, pa može i to.

Verujem da Republika nema nadležnost, da je Pokrajina to uzela za sebe, ali Vlada Republike Srbije ima nadležnost oko tužilaštva, a oni se hvale da je republički tužilac njihov, da pokrene postupak i da neko za ovo odgovara, pa onda možemo da govorimo o tome da se vrši selektivnost, jer je oni očigledno nisu vršili. Hvala. Nastaviću, jer neke diskusije jednostavno ne zavređuju da se posebno na njih osvrćemo. Reći ću samo da se Demokratska stranka zalaže za apsolutnu primenu zakona, neselektivno prema svima kada je u pitanju krivična, prekršajna i svaka druga odgovornost. Mi smo upravo zbog toga reagovali na izlaganje ministra Ilića kada je rekao, i on bi sada trebao da se oglasi povodom ovoga, da on nije srušio nijedan jedini objekat. Smatram da je na taj način poslao poruku da on neće insistirati na primeni zakona kada su u pitanju nelegalni objekti. Što se naše poslaničke grupe tiče, imate punu podršku da sve ono što je mimo zakona, da vaša inspekcija ode na teren da proveri i ako treba da ruše takve objekte, kao što su, recimo, objekti na Tatarskom brdu u Novom Sadu, „dolini lopova“ u Novom Sadu, kao što su objekti na trasi obilaznice oko Novog Sada itd, kao i neki tržni i poslovni centri mnogo većih kvadratura od danas pominjanih, a sa druge strane koji su građeni u poslednjih godinu i po dana, za vreme mandata ove vlade. U tom smislu tek traže prioritet u njihovom rešavanju.

Poštovana gospođo predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, volim te slikovite primere iz prakse. Prosto uživam kada na petogodišnjicu prosvetljenja imamo tako jake primere iz prakse. Ništa drugo neću da odgovorim, nego da o nečijoj selektivnosti govorim isključivo na bazi primera. Vi znate, gospodine Iliću, bili smo tada u opoziciji i vi i ja, kada su krenule kolone izbeglica ka Srbiji i zbog čije i koje egzodus, a da ne govorim o 1999. godini. evo jednog primera, baš kako se sadašnja vlastodržačka koalicija, nad kojom kandidat za gradonačelnika Beograda iz naprednjačke koalicije roni suze, ponašala prema vodozahvatima. Vi znate gde je vodozahvat tamo negde kod Novog Pazara. Tu je krenuo neki narod sa Kosova ka Srbiji i baš tu na vodozahvatu napravljen je jedan prostor bodljikavom žicom ograđen, prostor od 200 sa 100 metara i tu su kao u kavez uterivani ljudi, Srbi koji su krenuli sa Kosova i Metohije, da slučajno ne dođu do Beograda, da ne dođu do „Enjub centra“ i do ovih koji imaju stan od po dva ara, nego su tu bili prinuđeni na vodozahvatu, u žici da provedu tri nedelje. Tu su ljudi bili smešteni, baš na vodozahvatu. Tu su imali i toalet i poljske toalete, mada to i nije ličilo na poljske toalete, šatore. Naravno, ta ruina i dan danas stoji na vodozahvatu u Novom Pazaru. Trebalo bi da stoji spomenik politike zarđale kašike koja se pretvorila u zarđalu bodljikavu žicu. Razrušili, da ne stoji taj spomenik rugla kako se ona politička stranka koja se od pre pet godina ne zove tako kako se zove, nego slavi rođendan pošto se drugačije zove, odnosila prema tim ljudima. Legitimno pravo je svakoga da promeni naziv političke stranke, političku opciju i političku ideju.

Mogu da vam pričam o tom odnosu prema vodozhvatima, ali vidite, juče smo takođe bili svedoci rušenja jedne divlje gradnje. Jedna politička stranka u Vranju se nalazi u prostorijama koje su nelegalno sagrađene i onda se skupilo juče pred prostorijama te stranke 500 ljudi, bušilicom su razvaljivali vrata, ali ne zato što je bespravno izgrađena, nego su se tamo brojale neke pare. Gle čuda, ta se stranka zove Srpska napredna stranka. Dakle, razumem da vi imate dva aršina, jedan kada se obraćate građanima, jedan kada brinete o vodozahvatu u Inđiji, a drugi kada brinete o vodozahvatu u Novom Pazaru, jedan kada se među sobom delite na Tomine ili Vučićeve, ali nemojte nama da imputirate ono što je vaša politika, što je ukras vaše politike i što je plod vaše politike. To što ste zakuvali sami jedite i nemojte nama da servirate. Mi te tanjire i te zarđale kašike nikada nismo konzumirali.

Vi ste dužni, ne posle tri i po minuta, nego posle trinaest i po sekundi kada neko izađe iz teme da ga opomenete i ako postoje neki sukobi u nečijim glavama i trebaju tamo da ostanu, a da se u Skupštini raspravlja o amandmanima na Zakon o legalizaciji.

Držite se povrede Poslovnika) … voleo bih da se na ovaj način ponašate prema svima, da neke zarđale kašike koje su ostavili građanima Srbije posle 12 godina vlasti, a u tim zarđalim kašikama nisu ostavili ni za jednu supenu kašiku hrane, nego su im oduzeli i posao i hranu i perspektivu, da kada pomenu tako neke stvari da ih opomenete i uvedete u dnevni red i u ono šta se i o čemu se govori. ` Želim da se izjasnite o ovoj povredi. Hvala gospodine Babiću. Nema potrebe da uzimam stenogram, pažljivo sam slušala prethodnog govornika, ali sam slušala i govornika pre njega. Dakle, s obzirom da niste reklamirali Poslovnik kad je i govornik pre njega, a iz vaše grupe je govorio, isto nije bio baš sve vreme u temi dnevnog reda.

Očigledno je gospodine Radenković, odustao.

Mi iz DS smatramo da je jako važno, bez obzira na pokušaj i zloupotrebe govornice od strane nekih prethodnika, da zajedničkim naporom i uticajem na ministra koliko je god moguće od strane svih narodnih poslanika, napravimo jasnu razliku koja je u svačijem interesu, između ljudi koji treba da koriste beneficije prilikom legalizacije i onih koji su zaista objektivno to zloupotrebili u prethodnom periodu. Da na taj način, ne samo kako je govorio moj kolega, ispunimo zakon pravičnosti, tj. pravičnost kao princip, već da u ovoj zemlji najzad pokušamo da uvedemo neki red. Dakle, da se prekine sa jednom po nama neprihvatljivom praksom da ljudi koji se drže zakona ispunjavaju svoje obaveze onda zbog toga ispaštaju. Ono što je sigurno da i zakon i pravda moraju da se sprovode neselektivno. Znam da to mnogima u ovoj sali to nije jasno, ali je činjenica da takve stvari se sada u Srbiji ne rade. I vi ministre Iliću, sada imate šansu po novom jednom malom primeru, da dozvolite ljudima koji su objektivno lošeg imovinskog stanja, koji su pravili objekte iz zaista egzistencijalnog razloga, da napravite razliku između njih i ljudi koji su pravili objekte iz nekih drugih razloga. Postoje brojni razlozi. Mahom se tiču lukrativnih delatnosti i pribavljanja bespravne imovinske koristi. Taj sistem i taj manir je prisutan među građanima Srbije bez podele na stranke. Ako mi to u ovoj Skupštini ne možemo da vidimo bez da po hiljaditi put skliznemo sa novi avionom ili bez njega u provaliju besmisla koje se izručuje na srpski parlament i našu javnost od strane vladajuće stranke, onda mislim da ne zaslužujemo apsolutno, tj. vi ne zaslužujete da pogledate građanima u oči. Ako niste u stanju da napravite jasnu distinkciju i razliku između nekoga ko nema elementarne uslove za život i nekoga ko je napravio tržni centar, ma kako da se zove… (Predsedavajuća: Gospodine Stefanoviću, moram da vas zaista upozorim da treba da govorite o dnevnog reda.) Dobro, izvinjavam se, ali mislim da je apsolutno u slovu amandmana. E sad, možda je moje izlaganje malo šire, pa zbog toga. Dakle, mislim da je jako važno da svi u ovoj sali razumemo da su propusti činjeni, da ovaj amandman u jednom malom obimu dozvoljava da se neke nepravde isprave, da se uvede princip odgovornosti, da ovaj amandman dozvoljava da se najzad napravi ta linija između onih koji su kršili zakon i došli do bogatstva i sad će se jednako priključiti na vodu i struju kao i oni koji su ne samo proterani sa svojih domova, već i ljudi koji objektivno godinama nisu mogli da naprave krov nad glavom. Vi imate sada ministre tu šansu da to uradite. Srbija koja sada ovo gleda treba da očekuje od vas pozitivan odgovor i da prihvatite amandman DS. Nadam se da vi, iako bi to bilo veliko iznenađenje, nećete biti onaj koji će odbiti ovakav vrlo konstruktivni amandman. Hvala. Hvala. Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev i Gorica Gajić. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević. Izvinite gospodine Lapčeviću, vaša poslanička grupa više nema vremena. Dakle, samo predlagači amandmana imaju po dva minuta. Da li još neko želi reč u vezi amandmana na član 34.? (Ne) Na član 35. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Izvolite. Hvala gospođo potpredsednice. Vi mislite da dovedete stvari u legalne tokove, da povećate pravnu sigurnost, pravnu jednakost, da izbegnete arbitrarnost, povećate prihode u budžetima lokalnih samouprava tako što ćete da povećate kazne i to veoma represivno. Kazne za pravna lica, javna komunalna preduzeća, privredan društva do tri miliona dinara, a za odgovorna lica usvojili ste amandman kojim ste povećali na 100 do 150 hiljada kaznu, a pri tom ste povećali i zatvorsku kaznu sa 30 na 60 dana. Kakvo vi mislite sa ovakvom vrstom represije da prozvedete neki pozitivan efekat. Dakle, građanima ćete da rušite objekte, a pravna lica i odgovorna lica ćete da kaznite zaista neprimereno. Ovo neće biti pravna država u tom slučaju, ovo će biti jedna represivna nepravna država, jer sami ste rekli da ne nameravate da rušite objekte. Ako ne nameravate da rušite objekte u tom slučaju nećete ni kažnjavati ni pravna lica, ni javna komunalna preduzeća, a ni odgovorna lica. Ali, ako ne nameravate da rušite objekte onda takvu poruku i pošaljite, da ne bude posle da sva ta javna komunalna preduzeća plaćaju enormne kazne zato što su vas pogrešno razumeli, a isto tako i ona odgovorna lica koja računaju sa tim da niste bili ozbiljni kada ste naveli u ovom zakonu da ćete porušiti sve što se ne bude legalizovalo ne budu primenjivali odredbe ovog zakona, a pri tom budu kažnjeni do 150 hiljade dinara. Izvinjavam se, ali ovo je zaista u najmanju ruku problematično. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 35. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić.

Naime član 34. govori o kaznenim odredbama, da će biti kažnjeno javno komunalno preduzeće ili drugo društvo, pravno lice koje ne izvrši isključenje objekta sa mreže infrastrukture ukoliko se odbije zahtev za legalizaciju. Iako obrazloženje samog odbijanja amandmana kaže da to nije predmet ovog zakona, to je naravno u redu, ali smatram da treba da se razmotri i da će verovatno lokalne samouprave u svakom slučaju imati veći motiv da rade na pravovremenom odbijanju zahteva za legalizaciju ukoliko zaista nije moguće. Verujem da po ovom zakonu i po restriktivnim članovima ovog zakona tih će objekata biti zaista puno, naročito po usvajanju ovog zakona. Tako da mislim da bi trebalo da se iniciraju te lokalne samouprave i na ovaj način podstaknu da se ta sredstva na ovaj način, kroz ovaj zakon ili kroz neki drugi opredele upravo u budžet lokalnih samouprava. Tada će, kažem, opštine i terati ta svoja javna preduzeća da to rade, a u malim sredinama svi se poznaju i to će biti jako teško. Sami znate, i govorili ste o tome koliko je teško srušiti neki objekat. Tu treba da se napiše prvo obaveštenje, pa da oni sami uklone, pa ako neće, onda treba da se izađe na teren. Onda obično to preduzeće, naročito ako je u maloj sredini, oni neće da ruše, pa onda mora da izađe policija, pa mora prvo da se obavesti. To traje sedam dana dok se oni jave. Sama procedura da se uklone bukvalno temelji od neke zgrade ili terase mogu da traju i po dva, tri meseca. Mislim da ovo na neki način može biti motiv da lokalne samouprave prvo prihoduju, a onda i da nateraju svoja javna preduzeća da ostvaruju one aktivnosti za koje su i registrovane. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 36. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 36. amandman je podnela narodna poslanica Katarina Rakić. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

To su maksimalne kazne koje predviđa Zakon o prekršaju. Volela bih da se ove kazne ne primenjuju, a to će samo značiti da ljudi onda rade svoj posao i prosto ne moraju da se brinu da će biti kažnjeni po ovom zakonu. Međutim, danas smo, ako sam ja dobro razumela poslanike LDP, dobili sledeće poruke. Povucite zakon. Napravite haos. Ostavite situaciju kakva je sada u Srbiji. Ne dozvolite ljudima da legalizuju svoje objekte. Ostavite neradnike i nemojte ih kažnjavati. Judita Popović, replika. Hvala vam gospođo potpredsednice. Radi se o tome da se mi pridržavamo zakona i kao liberali uvek podržavamo legalizam, a pri tom forsiramo i ciljeve koje je upravo predlagač zakona naveo u ovom predlogu zakona. To je da se dovede u legalne tokove kompletna nelegalna gradnja, da se pravna sigurnost pojača, da se pravna jednakost pojača, da se izbegne arbitrernost i da se poveća prihod u budžetima lokalnih samouprava. Upravo to su ta načela koja mi takođe podržavamo. Ujedno smo tvrdili da ovaj zakon u ovakvom izdanju sa ovakvim rešenjima u svojim odredbama jednostavno neće moći da ispuni sva ta načela i sve te ciljeve koje je predlagač zakona naveo u obrazloženju. Mi smo svaki član o kojem smo govorili, o svakom amandmanu o kojem smo mi govorili, navodili koliko su besmislena rešenja iz Predloga zakona. Upravo iz tog razloga se javljamo povodom svakog amandmana, da ukažemo i da osvetlimo koliko je to u stvari štetno po ovu državu i po ove građane koji će da trpe ogromne štete, baš u slučaju da se zakon sprovodi, a i u slučaju da se zakon ne sprovodi. Još je uvek konfuzna situacija oko toga da li će zakon da se sprovodi ili možda i neće. Dakle, o tome se radi. O jednom zakonu bez sadržine. Poštovana gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, evo vidimo da pod naprednom vlašću SNS jedino cene i kazne napreduju, i to bogami vrtoglavom brzinom. Šta se ovde predlaže? Ovim amandmanom se predlaže da se odgovorna lica zbog neizvršavanja svojih poslova kazne novčano od 20, umesto od 25.000 do 50.000 dinara, sa 100 do 150.000 dinara jer treba gorivo za one avione koji su pratili juče onaj avion do Novog Sada, gde nema aerodroma. To će platiti Kruševac i Vrnjačka Banja. Zašto se ovakav amandman usvaja, i šta bih ja vas da pitam.

Vi kaznite deset puta sa 150.000 dinara, a već ste im uzeli iz budžeta tri miliona evra, i oni u Kruševcu nemaju para to da plate. Šta će da rade? Da idu po 60 dana u zatvor, pa ćemo tako dobiti efikasnu gradsku upravu. Vi ste u preko 90 opština na vlasti. Nemojte da ih kažnjavamo, jer ne plaćaju oni to iz džepa.

Mogu Vladi, pošto vi nama niste obećala napredak cena i napredak kazni. Vlada je nama obećala napredak Srbije, ali pod vašom naprednom vlašću, samo cene napreduju, iako nam niste to obećali. Sada opet pitam, razumem zašto će da ide ova razlika u ceni od 50 do 100.000 dinara, biće nov slet u „Areni“, biće nova pratnja vojnih aviona do aerodroma u Novom Sadu.

To je sramota šta vi radite od Srbije i kako se vi ponašate prema ovakvom siromašnom budžetu. Ako neko neefikasno radi, smeniće ga građani sami na izborima. Ako ne zna da radi i ako radi zlonamerno, neka odgovara krivično, a ne prekršajno. Ako neko ima nameru da uništi Srbiju, opet neka odgovara. Ne mora da snosi samo političku odgovornost, ne moralnu, nego krivičnu.

U jednoj stvari ću se saglasiti sa prethodnim govornikom, a to je, kada neko loše radi, smeniće ga građani na izborima. Smenili su vas građani na izborima, desili se izbori, lepo priznanje i zahvalan sam vam na tom priznanju, rekli ste, loše smo radili 12 godina, došli su izbori, a jedino mesto gde treba da se čuje pravi glas i pravi sud građana, niste dobro radili, smenili su vas, a sada čekajte u opoziciji nekih 15 do 20 godina, naučićete se, biće vam lakše za sledećih 15 ili 20 godina. Ono što mislim da većina građana Srbije zna, nelegalna gradnja ne može da se napravi preko noći. Nelegalna gradnja i jedan objekat i jedna kuća, bilo šta ne može da nikne za nedelju dana. Nadam se, gospodine ministre da gradimo državu u kojoj će svi raditi svoj posao, gde će inspekcijske službe raditi svoj posao, znam da ih nema dovoljno, a takođe znam da ima puno izazova, ali svako mora da radi svoj posao. Nelegalna gradnja mora da se zaustavi u onom trenutku kada se prva lopata zakopa i kada se prva stope, kada probaju da napune prvu stopu, u onom trenutku kada to dođe pod krov, kada se stavi stolarija, kada se ljudi usele, gotovo je, ali odgovornost za 1.300.000 objekata mora da postoji i moraju da odgovaraju oni ljudi koji su svojim činjenjem ili ne činjenjem doveli do takve situacije.

Koliko bi tek onda ljudi bilo, ali ne znam koliko je vaših Ne znam zašto se malo pre moj kolega iz DS toliko iznervirao kada je video ovaj moj amandman i kada sam čula da je on podržao jedan od mojih amandmana na odboru, ja sam mislila da je to upravo ovaj amandman koji treba da služi da ne postoji ćutanje uprave i da svi rade svoj posao. Drugo, ovaj amandman se ne odnosi na opštine. Ovaj amandman se odnosi na odgovorno lice. Znači, na ljude koji sede za šalterima, ljude koji građane već 10 godina vraćaju po određene papire, da dopune projekte itd, da prosto građani više ne znaju šta im traže. Tome služi ovaj amandman. Nemojte da ih kaznimo, nemojte nikada da primenimo, neka stoji kao upozorenje. I ne znam zbog čega ste tako emotivno reagovali? Ja sam upravo mislila da ste vi mene podržali u ovoj stvari. Ali, vi i dalje očigledno želite da zaštitite neradnike, iako ste imali upozorenje već 10 godina da vam se ovaj zakon ne sprovodi. Hvala. Hvala. Član 27. Molim vas, gospođo predsedavajuća, da ne dozvolite dobacivanje iz klupa, bez obzira ko to radi, predstavnici pozicije ili opozicije, jer ovo nije gladijatorska arena gde ćemo se tući a neko će navijati i sladiti se, ni mi tu koji to radimo ni oni koji ovo gledaju. Ovo treba da bude jedan amfiteatar rasprave, da se konačno rasprave ovi amandmani i da svi mi možemo da idemo na neke druge dužnosti i da učinimo nešto dobro za ovaj narod, građane i državu. Hvala. Hvala vam gospodine Cvetićanin, potpuno ste u pravu. Izvolite. Nema emocija, zaista. Ako ćemo se baviti već psihoanalizom, što je omiljeno kod vašeg lidera, verujte da emocija nema. Mislim da je mnogo više ono što ste uradili Srbiji za 15 meseci se može prevesti u neke druge stvari koje se ne tiču osećanja. A što se tiče građana na izborima, ja ću samo reći da smo mi dobili 200 hiljada glasova na lokalnim izborima više od vas. Takođe, mogu da kažem da ono što ste vi napravili u Srbiji za ovih 15 meseci, to vam se mora priznati da ste uspešno prekomponovali preko 30 opštinskih vlasti, oborili volju građana, govorim o onima koji su dobili najviše i da ste na taj način pokazali da znate da ne znate kako se vlada, s obzirom da ni u jednoj lokalnoj samoupravi vaši osim te lopate ništa drugo i ne znaju. Ali, problem je što nemaju papire za lopatu. Inače, u Zemunu ste ostavili samo preko 40 hiljada nelegalizovanih objekata. Vaši koalicioni partneri prave zgrade u Beogradu koje imaju visinu plafona od skoro dva metara, da bi uštedeli isto tako bez papira. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i ostalim mestima da ne pričam. Mislim da je vrlo nekorektno da pričate o takvim stvarima a da ne pogledate u vaše dvorište. I mislim da je s pravom gospodin Veselinović govorio o zanimljivim lokalitetima vaše vlasti koji su na žalost građana Srbije pokazali da vam ni legalizacija ni rušenje nisu dragi, da vam je zakon tercijalna stvar u životu, a da je ono što je bitno – 150 hiljada dinara oko kojih su se vaši tukli u Vranju u stranačkim prostorijama za koje niko živ ne zna otkud te pare u kešu i kako to da se time plaćaju autobusi? Eto, recimo, to da čujemo i mi i građani Vranja, jer vidim da su vrlo zainteresovani, od jutros zovu naš poslanički klub, da čujemo kako vi to plaćate u kešu autobuse da idu na vaš rođendan koji toliko slavite. Nažalost, slušamo još jedan pokušaj prekrajanja izborne volje građana Srbije. Ja ne znam kako, ali mi to liči kao kada se završi utakmica, jedan tim izgubi sa katastrofalnih 5:0, a onda trener tog gubitničkog tima izađe pa kaže – imali smo više kornera, imali smo veći posed lopte, dribling nam je bio malo bolji. Vi ste driblali 12 godina a građani Srbije su na izborima u maju mesecu rekli – 5:0, idite kući, niste dobro radili.

Vaše opcije su bile bar treće. Ali, ne, objašnjenje koje je došlo jeste da tamo ne žive ljudi koji žive u delu Srbije koji se zove Vojvodina. Ne. To su male sredine. To je nebitno. Mi imamo vlast. Mi smo legitimni. Pajtić doživotni. Ništa se nije promenilo. Gde je tu izborna volja? Kako se ta izborna volja dokazuje nego na izborima? Zar ne mislite da ste tu izgubili i legalitet i legitimitet? U toj predizbornoj kampanji u Zemunu šta se desilo? Jedva ste cenzus prešli. Srpskoj naprednoj stranci koja je odgovorno vršila vlast u protekle četiri godine u Zemunu, ili vama, sa kataklizmičkim najavama da ste vi jedino sunce na svetu, ne u Evropi, ne u Srbiji. Gospodine Babiću, ne znam da li me dobro čujete, ali vreme je isteklo. Izvolite. Samo da pojasnim uvaženom kolegi. Vi ste sportski radnik pa znate šta to znači. Pogledajte 200 hiljada više na lokalnim izborima, gospodine Babiću. Tačno je, vi znate da niko ovde nije obarao činjenicu da ste dobili najviše glasova na pojedinačnim izborima, niti ste to mogli čuti od bilo koga iz DS. Ali, ono što ste mogli čuti je istina da ste, na žalost građana Srbije, uveli i do savršenosti doveli sistem kupovine odbornika po Srbiji. Vi ste uveli jedan sistem u kojem u preko 30 opština u Srbiji ste kupovali odbornike, što radnim mestima, što novcem. I to je činjenica i to svi u Srbiji znaju. Kada već sa tim žarom pričate, onda sa žarom objasnite čemu služe pare u Vranju? I zašto su se vaši potukli oko 150 hiljada dinara u Vranju? Zato što su pare lepo bile određene za autobuse. Zašto se svađaju onda? Nije meni problem SNS. Da ne biste opet ustali pa pričali o suncu, jer znamo koje je vaše sunce, radi se o tome otkud pare u kešu u stranačkoj kasi, ko ih je da, na osnovu kog računa? Ja znam da su vam računi, virmani, putni nalozi, strane reči. Jer, koje god javno preduzeće u Srbiji da ste uzeli, vetar duva. Zakon o javnim nabavkama ne znate da primenite. Dakle, ja vam samo kažem – proverite. U Zemunu od 2007. godine – svaka vam čast na pobedi, ali od 2007. godine vaša vlast nije bila u stanju jedno obdanište da završi. Vaš predsednik opštine je otišao u SDPR i tamo ne znamo šta radi čovek. Ko je predsednik opštine Zaječar iz Zemuna?

Kad smo kod te kupovine, jel mislite na kupovinu onim drvima koje smo morali da čuvamo u Srbobranu, koja su se preko noći desila i bila dovežena iz Zabrana Bojana Pajtića? Jel mislite na ta drva, gospodine Stefanoviću? Nije bilo čekića na tim drvima. Nije bilo potvrde da su dovežena iz privatne šume Bojana Pajtića, već negde sa Fruške gore, posečena iz „Vojvodinašuma“ Da li mislite na kupovinu glasova šećerom, brašnom, uljem? Prvo osiromašite građane, dovedete ih na rub egzistencije, gladi, propasti, a onda im ponudite brašno iz robnih rezervi Vojvodine. Hoćemo da dobijemo odgovor na ta pitanja. Međutim, ono što vi ne shvatate i nećete nikada shvatiti, ovo mesto ovde nije sudnica, nije ni tužilaštvo ni sud, nismo ni advokati. Šta god da se desilo i u Vranju, i bilo gde u Srbiji, ocenu i sud moraju da daju nadležni državni organi. Ukoliko je neko bio kriv, mora da odgovara, ali će morati da odgovaraju i oni koji su posekli i dovezli drva. Moraju da odgovaraju i oni koje sam lično video u jednoj kući u Srbobranskom naselju, kako se deli novac, kako se deli novac, gospodine Stefanoviću. Tako da samo neka nadležni državni organi kažu ko je kriv i ko je kupovao i ko je kršio zakon neka odgovara.

Gospođo predsedavajuća, ja vas molim, da zatvorite ovaj krug replika, da se vratimo raspravljanju amandmana, da obavimo naš posao u što kraćem roku i da možemo da se posvetimo drugim zakonima. Dozvolite mi da smo dodam na kraju ove reklamacije Poslovnika, replike mogu da budu korisne za građane Srbije, a da je mnogo korisnije da uradimo konkretan posao koji se tiče ovih amandmana, da možemo da se posvetimo i nekim drugim poslovima, konkretnim, nego što su neke reči u ovom parlamentu. Hvala. Opet mogu da se složim sa vama, gospodine Cvetićanin, ali je gospodin Babić direktno postavio određena pitanja gospodinu Stefanoviću. Sada ako ne dozvolim gospodinu Stefanoviću da odgovori, ispašće da sam ne nečijoj strani. Hajde da dozvolimo gospodinu Stefanoviću da odgovori, ali uz molbu da gospodin Stefanović ne izaziva dalje repliku. Zaista mi je žao, kolega Cvetićanin, bez namere da pravim repliku sa vama. Istine radi, sada ste ušli u salu. Nije korektno da se pozivate na red, a i ušli ste sa naše liste u vladajuću koaliciju. To je već priča o legalitetu. Znači, vi jeste legalna Vlada, ali ste Vlada bez legitimiteta. Ono što je takođe tačno, ja neću da postavljam pitanja, ali ću da kažem da je prethodni govornik, šef poslaničke grupe SNS, bio u toj kući, ali moram zbog građana da kažem, bio je tamo da preti i da govori – ako glasate za DS, svašta će vam se desiti. Neki ljudi su u njegovom okruženju bili naoružani i on to zna. Zato je bio tamo u toj kući. Mislim da je krajnje nekorektno da pričate o zabranima, ne znam kakve ste izraze ovde upotrebili, naravno uz vaše nepoznavanje gramatike srpskog jezika, ali je takođe tačno da vi pričate o kupovini glasova. Zamislite vi to. Da li mislite na vaše naočare, koje ste delili u Kosjeriću, da li mislite na pare koje ste delili u Vrbasu, da li mislite na pet do osam hiljada glasova po jednom biraču? Nadam se da na to ne mislite kada pričate o kupovini glasova. Dakle, prosto je neverovatno da se mi sada u ovom parlamentu ovim bavimo. Mi ćemo se baviti koliko nam predsedavajući dozvoli, ali nemojte da tražite trn u našem oku, vi koji balvan u oku imate i vi koji ste zemlju za 15 meseci doveli u takvo stanje da gledate kako ćete najlakše doći do izbora, da pokušate da kapitalizujete 35% na nacionalnom nivou, koliko imate sada, realno, a sve ostalo su vaše naprednjačke bajke. Sa zadovoljstvom ću potencirati svoje šumadijsko poreklo, a to vam može reći vaš kolega iz iste poslaničke grupe. Zabran se u Šumadiji zove parcela pod šumom. Ako niste znali šta je to, rado ću vas provesti Šumadijom da vidite, ali i da čujete šta građani Srbije misle o vašoj vlasti, šta misle o onome što ste radili u prethodnih 12 godina, da pogledate opštine i gradove gde očekujete čarobni štap, a stavili ste im okove i lance oko nogu, da vidite ljude koji rade u tim firmama, koji rade u tim opštinama i gradovima, a nisu im plaćeni doprinosi već godinama, a očekujete da Srbija trči kao Husein Bolt, a stavili ste im tegove i na ruke i na noge i sada kažete – hajde, zašto ne trčite? Oslobađamo se vaših tegova, rešavamo stvari koje ste vi trebali da rešite, da ste odgovorno vršili vlast, a trčaće Srbija kao Husein Bolt i biće prvak sveta, zapamtite. Izvolite. Uvažena predsedavajuća, mislim da je amandman veoma dobar, da će da podstakne efikasnost u radu službenika u lokalnoj samoupravi. Pošto dolazim iz Kruševca, osetila sam se u jednom momentu indirektno prozvanom. Ne treba paušalno iznositi o radu lokalne samouprave, ako nešto konkretno ne kažemo, nego samo navesti kako je loše. Ne treba biti sujetan čovek. Ako ne znate kako trebate da radite, a onda dođite u Kruševac da vidite kako radi lokalna samouprava, da naučite nešto, da vidite kako izgleda grad za ovih 15 meseci u odnosu na ono kako je izgledao pre 15 meseci. To može da vam potvrdi moj Kruševljanin, vaš kolega.

Možete koristiti vreme poslaničke grupe.

Mi smo na član 36. predložili da se doda novi stav 3. koji glasi da se građevinskim inspektorima u jedinicama lokalne samouprave dozvoli pravo na dodatni koeficijent koji iznosi 50% od koeficijenta utvrđenog u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave itd. Dakle, odgovornost ovih građevinskih inspektora je izuzetno velika i, kao što možemo videti, kazne su takođe izuzetno velike ukoliko oni ne realizuju tu svoju radnu obavezu. Imajući u vidu uslove pod kojima rade ti građevinski inspektori, koje uslove treba da ispune da bi bili zaposleni, a isto tako imajući u vidu da mnoge opštine nemaju mogućnost da zaposle građevinske inspektore zato što podležu ovom zakonu, kao sve opštine i gradovi, o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnim samoupravama, a to se donosi na osnovu broja stanovnika, a ne na osnovu broja podnetih zahteva, na osnovu broja objekata, na osnovu izdatih dozvola itd. U obrazloženju amandmana se kaže da ovaj zakon nije nadležan za to, odnosno ne može se rešiti ovo pitanje. Međutim, vi ste vlast, gospodine ministre, predstavnici vladajuće koalicije, i vi možete sve ono što hoćete. Dakle, ako želite da rešite ovo pitanje, ako želite da pomognemo, poboljšamo uslove za rad građevinskih inspektora, vi ćete to i učiniti, bilo da je to ovim zakonom ili nekim drugim. Ova ideja mi verovatno ne bi pala na pamet, već sam samo razmišljala o Zakonu o državnom premeru i katastru, dakle izmenama Zakona koje su bile pre nekoliko meseci ovde pred poslanicima, gde ste predložili da se za geometre izvrši uvećanje zbog povećanog obima posla, teškog posla, malog broja ljudi koji su završili te fakultete i škole itd, što naravno je potpuno u redu. Isto tako vas molim da razmotrite ovaj slučaj, da razmotrite kako i na koji način da pomognemo lokalnim samoupravama da rade svoj posao, da ne dozvole divlju gradnju i da građevinski inspektori budu stimulisani za svoj posao. Ovaj amandman bi mogao biti veoma važan, ali možda je važnija činjenica da bi uz prihvatanje ovog amandmana bilo vrlo važno, ministre Iliću, da napravite plan kako realizovati ovaj zakon. Jedna susedna zemlja, koja je donela pre par meseci Zakon o legalizaciji, ima redovne mesečne izveštaje lokalnih samouprava koliko objekata su legalizovali i one samouprave koje ne dostave izveštaj, odnosno dostave izveštaj, a koji nije adekvatan planu legalizacije, a oni su odlučili da sve objekte legalizuju u roku od pet godina, ti službenici budu ili smenjeni ili kažnjeni. Vi u ovom zakonu niti imate beneficije za one koji će više raditi, niti imate kazne za one koji će manje raditi, niti znam da li ćete napraviti takav plan. Mi iz DS ćemo za tri meseca, ako ova vlada bude u ovom kapacitetu postojala, tražiti vaš izveštaj šta ste učinili po primeni ovog zakona, jer ovakav zakon bez novih kapaciteta u ljudstvu, bez bolje organizacije u lokalnim samoupravama, bez veze lokalne samouprave i Vlade neće moći da se primene. Ukoliko ne budete prema lokalnim samoupravama na taj način postavili priču, ukoliko ne bude osetio gradonačelnik, predsednik opštine ili neko, makar kroz javnu prozivku da ne sprovodi zakon, neće od primene ovog zakona ništa biti. Bilo bi jako dobro ne samo da prihvatite ovaj amandman, nego da generalno povedete računa o primeni ovog zakona, a ne da koristite neke paušalne ocene i procene koje mogu biti među građanima protumačene na različite načine. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Gospodine ministre, ja sam ubeđena da vi niste bili na sednici Vlade kada su razmatrani amandmani na Predlog zakona o legalizaciji, jer ja mislim da vi kao čovek od struke su sigurno ne biste podržali amandman koji je prošao na Vladi, a koji je podnela poslanica SNS, kojim se povećava novčana kazna na 150.000 dinara za onog ko ne izda za osam dana upotrebnu dozvolu ili ne donese rešenje o rušenju ili ovlašćeno lice u organu može da ode u zatvor 60 dana, jer vama kao nekome iz struke mislim da je potpuno jasno da je to nemoguće uraditi. Kada neko predlaže amandman, zašto kažem da mislim da niste bili? Zato što je vama potpuno jasno da je to nemoguće ostvariti u praksi. Šta to znači, gospodine ministre, hoćemo li pohapsiti sve građevinske inspektore i sve radnike na izdavanju građevinske i upotrebne dozvole? Potpuno sam sigurna da vi niste za to. Zbog toga i kažem da niste bili na sednici Vlade. Ali, pošto je ovaj zakon besmislen, sreća ovog besmislenog zakona je ta što u ovom članu 36. ne stoji ko podnosi prijavu za takve drakonske kazne od 150.000 dinara i 60 dana zatvora, te amandman koji je usvojen na Vladi neće moći da se primeni u praksi jer ne postoji ovde u članu ko podnosi prijavu. Pošto ste i vi, ministre, rekli da nećete rušiti nijedan objekat, ove drakonske kazne nikad neće biti primenjene. Da li još neko želi reč? (Ne) Na članove 38. i 39. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Reč ima narodna poslanica Judita Popović.

Dakle, gospodine ministre, vi ćete biti nadležni da vršite nadzor, vi ćete biti odgovorno lice i vaše ministarstvo će biti odgovorno za sprovođenje ovog zakona. Vi ćete sa ovakvim zakonom batinom da sprovodite legalizaciju. Da li je to vaš cilj? Da li je to smisao koji ste želeli da postignete kada ste predlagali i branili ovaj zakon pred Skupštinom? Ne možete da tu odgovornost svalite na bilo koga drugog. Vaše ministarstvo će biti odgovorno za svaki porušeni objekat, za svaku kolateralnu štetu, za svaku štetu koju budu građani Srbije pretrpeli zbog ovakvih odredaba Zakona o legalizaciji. Krenite iz početka, povučite ovaj zakon iz procedure, još uvek možete. Krenite u novi ciklus legalizacije. Mi se uvek zalažemo za poštovanje zakona i zalažemo se za to da se uvedu u legalne tokove svi ti nelegalno izgrađeni objekti. Nažalost, sa ovakvim zakonom to nećete uraditi. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Dejan Radenković. Poštovana potpredsednice, uvaženi ministre, mi smo hteli da se uključujemo kada je bio amandman na 34. ali ću da povežem i ovaj na 39. Tu smo dodavali stavove upravo iz razloga, pa se vraćam opet na onaj amandman, ako budemo došli do te situacije, a mislim da bi trebalo da obavimo konsultacije. Mislim da će šefovi poslaničkih grupa ili ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa koji su bili ovlašćeni po ovoj tački dnevnog reda, uz saglasnost svojih stranaka, da upodobimo sve ovo, zato što se i član 39. odnosi upravo na rokove. Onda, ako izglasamo onaj naš amandman za koji, koliko sam shvatio, onog dana smo dobili široku podršku, samo bih zamolio da obratimo pažnju da ne napravimo neku, da se izrazim narodski, glupost da usvojimo taj amandman, a da ovi ostanu ovakvi kakvi jesu članovi zakona, gde je jasno definisan datum do kada je i u zakonu predviđeno da su predmet legalizacije. Ovde se konkretno radi o tome da 90 dana od stupanje na snagu ovog zakona, a po onim prijavama koje su bile do onog datuma koji inače svima nama u glavama, a i svim građanima koji su predmet i koje interesuje ovaj zakon.

Moj apel je u tom smeru. To se odnosi na amandman 39, a i na 34. a oni su upravo ti koji se upodobljavaju sa ovim amandmanom, da ne ostane jedan datum po ovom članu, a drugi datum ovamo, pa da napravimo konfuziju. Reč ima narodna poslanica Suzana Spasojević. Izmenom i dopunom člana 39. imali smo nameru da se omogući vlasnicima bespravno izgrađenih objekata, onih do 2009. godine koji nisu podneli zahtev do marta 2010. godine i vlasnicima bespravno izgrađenih objekata nakon marta 2010. godine, da im se omogući da, u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahteve, jer u Srbiji 1.400.000 bespravno izgrađenih objekata. Podneto je samo 700.000 zahteva do marta 2010. godine. Nakon 2009. godine, odnosno marta 2010. godine izgrađeno je oko 350.000 objekata, što znači da je negde preko milion objekata na koje se ovaj zakon neće odnositi. Da li ćemo ih rušiti? Nećemo ih legalizovati? Juče je gospodin ministar rekao da će status tih objekata biti rešen novim zakonom o planiranju i izgradnji, ali o tome smo već pričali da nije logično istim zakonom tretirati i legalnu i nelegalnu gradnju. Zbog toga i donosimo ovaj poseban zakon o legalizaciji, pa zbog toga i smatram da je sve ono što se odnosi na legalizaciju bespravnih objekata mnogo bolje rešiti ovim zakonom, koji sada donosimo, nego nekim budućim zakonom koji će tretirati legalnu gradnju. Hvala. Samo da kažem poštovanom ministru u prilog ovoga da je to suština o čemu su govorili kolege jeste ista ona o kojoj sam ja govorio, samo sam pokušao na jedan drugi način da to definišem, tako da ukoliko bi se prihvatio ovaj amandman ili onaj amandman, onda bismo postigli donekle cilj o kome sam govorio i tada, a to jeste upravo da se zaštite oni ljudi, a radi se o onima koji su socijalno najugroženiji i koji nisu bili u situaciji da na vreme podnesu. Ujedno bih da iznesem zahvalnost koleginici Suzani Spasojević, koja će zaista svojim amandmanom, koji će inače da bude prihvaćen, da da mogućnost socijalno ugroženim kategorijama da u određenim opštinama pod povoljnijim uslovima izvrše legalizaciju. Nažalost, romska nacionalna zajednica jeste socijalno najugroženija u Srbiji i time se izlazi i njima u susret. Hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.) Narodni poslanik Neđo Jovanović podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 39. doda novi član 39a. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsednice. Poštovani ministre, ne postoji ni jedan dovoljno dobar razlog da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Šta je hitno da ovakav zakon stupi na snagu? Pre svega, vi u zakonu imate rokove da donesete pravilnik. Opštine imaju određene rokove da utvrde naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i ne postoji ni jedan dovoljno dobar razlog da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja. Mislimo da je zakon konfuzan i da se njime neće rešiti problem objekata izgrađenih bez građevinske upotrebne dozvole. S druge strane na ovaj zakon je podneto 170 amandmana, a zakon ima 40 članova, što jasno ukazuje na kvalitet ovog zakona. Rešenja i problem nelegalne gradnje ovaj zakon rešiti neće. Danas je već potpuno jasno da postoji problem i u vladajućoj koaliciji, obzirom da je gospodin Radenković iz SPS podneo amandman da se ovo primeni na neke druge objekte i nismo imali prilike da čujemo da će to podržati SNS, te vas još jednom molim, gospodine Iliću, povucite vi ovaj zakon iz procedure da Vlada ne padne pre nego što je predviđeno za nove republičke izbore. Hvala, gospođo predsedavajuća. U potpunosti se slažem sa prethodnom govornicom. Uopšte mi nije jasno zašto je neophodno da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja? Defakto, zakon neće moći da bude primenjivan dok ministar ne donese podzakonske akte, a ministar nije prihvatio rok od sedam dana za donošenje podzakonskih akata, već je tražio rok od 30 dana. S obzirom da je to produženje roka sa sedam na 30 dana daleko duže od onog koji se predviđa ovim amandmanom, a to je osam dana razlike, nije mi jasno zašto se ovaj amandman ne prihvati? Kada bude stupio na snagu, bez obzira da li dan posle objavljivanja ili osam dana posle objavljivanja, ovaj zakon će biti teško primenjiv, jer ste bili tvrdoglavi i niste izmenili stav 2. u članu 3. tačka 5)koja određuje da se moraju poštovati planski dokumenti u smislu udaljenosti od susednih objekata. Plašim se da niste izvršili analizu, a verovatno bi vam ta analiza pokazala da bar 70% objekata neće moći da zadovolji ovaj kriterijum i neće moći da budu legalizovani,tj. upisani sa građevinskom i upotrebnom dozvolom. Ponovo dolazimo do tačke koja se zove kolizija ovog zakona i Zakona o upisu objekata u katastar nepokretnosti, jer će, po tom zakonu koji smo usvojili pre šest meseci, biti moguće da se objekti upišu u katastar, tj. da se upiše pravo svojine nad tim objektima, a onda posle toga ti objekti neće moći da zadovolje kriterijumekoji su propisani članom 3. ovog zakona. Gospodine ministre, niste nam rekli ni kada se plaća naknada za uređenje. Dakle, članom 12. je predviđeno da se pre podnošenja zahteva reše odnosi sa Fondom za građevinsko zemljište ili Direkcijom za građevinsko zemljište, a članom 21. stav 2. je precizirano da se ti odnosi rešavaju posle obaveštenja po kome je moguće izvršiti legalizaciju objekta. Plašim se da će ovaj zakon biti još jedno mrtvo slovo na papiru, kao i ukidanje konverzije, posle koje ste nam obećali da će doći dve milijarde evra u Srbiju. Mi imamo sada ministra privrede koji kaže da su strane investicije budalaštine. Zašto ste onda ukidali konverziju i obećavali tada dve milijarde evra novih investicija? Da li Vlada ima stav da li su nam potrebne strane investicije? Zašto ste obećavali 10 milijardi evra godišnje, u narednih 10 godina 100 milijardi evra ili su strane investicije i strani investitori budalaštine i da to Srbiji nije potrebno? Na kraju, pošto će verovatno ministar održati svima predavanje kako se on bori za to da objekti ne budu srušeni, kako njegovi ljudi, da citiram, rade na tome da verovatno u Boru, pošto nikada tu reč Bor nije pomenuo, ali ako se pominje investicija od 300 miliona evra, verovatno se odnosi na Bor, kako njegovi ljudi rade na davanju građevinske dozvole, želim da ponovim da je ova vlada 24. januara ove godine donela Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o dosadašnjoj realizaciji Ugovora za rekonstrukciju topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline u Boru i da je istim tim Zaključkom predviđeno ili odobreno još 131.795.000 evra, dakle, skoro 132.000.000 evra za završetak te investicije i ponovo pitam ministra Ilića da li je u trenutku… Nisam primetila. Pitam ministra Ilića da li je u trenutku donošenja ovog zaključka postojala građevinska dozvola za rekonstrukciju topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline? Nadam se da mi nećete odgovarati pominjući neke banke, mineralna đubriva itd, jer sam ja vama precizno navodio odredbe članova ovog zakona, stavove i tačke. Hvala.

Evo, na samom kraju, želim da se zahvalim svim poslanicima na saradnji. Posebno želim da pohvalim ovde tri, četiri dame koje su diskutovale i bile vrlo angažovane u parlamentu, ali isto tako želim da odgovorim na neka pitanja koja su ovde postavljena. Ovde imamo jednu ekipu ljudi iz pojedinih stranaka kojima ne valja ni jedan zakon. Oni vole bezakonje. Njima je sve dobro, samo ne valja zakon. Ni jedan zakon ne valja, ni jedan zakon nije dobar, svi zakoni treba da se izbrišu i njihovi zakoni su najbolji. Za šta služi parlament? Da ovde raspravljamo o zakonima. Ovde su pojedinci diskutovali da ovde ništa ne valja, a svi njihovi zakoni sa ovom problematikom su proglašeni neustavnim i jednostavno sklonjeni kao potpuno neupotrebljivi zakoni i napravili su opšti haos u Srbiji. Oni mi pričaju o gradnji i pitaju – odluka Vlade, jedna, druga, treća? U stotine telefonskih sednica prethodne Vlade, nije se znalo ko pije, ko plaća i šta se donosi i šta se odlučuje i šta se odobrava. Ova Vlada nije imala ni jednu telefonsku sednicu. U prethodnim telefonskim sednicama, tačno je da je investicija Bora dozvolila da se zaduži, da se uzme još kredita, da se završi investicija koja je bila u prethodnoj Vladi 300 miliona evra. I, šta ćemo sad? Rodilo se, kako narod kaže - mora da se ljulja. Šta da radimo, mora da je završimo, da je pustimo. Ponavljam, u toj prethodnoj Vladi, ta ista investicija koju smo završili i napravili dokumentaciju i izdali građevinsku dozvolu, odobrena je bez ijednog papira, bez građevinske dozvole i šta je na kraju utvrđeno? Da ta firma, koja je dobila kredit, investirala, nije imala ni zemljište. Tuđe je bilo i zemljište. Onda smo morali na Vladi prvo da rešimo zemljište, pa da odobravamo pojedine papire, da završavamo, da to spakujemo nekako u okvir. Pitam se, vas sada pitam, gospodine poslaniče – da li je moguće u nekoj zemlji ozbiljnijoj na svetu da neko zaduži državu 300 miliona evra za gradnju na zemljištu za koje se ne zna ko je vlasnik? Da li je moguće bez građevinske dozvole, bez studije opravdanosti, bez bilo kog projekta, bez bilo čega i da to sve potroši i da kaže - treba nam još, sve da pustim? To nije prvi put da vam se dogodilo. Da je prvi put, pa u redu. Da ne pričam sad druge vaše velike investicije o kojima razgovaramo. Jesam za razgovor, možemo da razgovaramo o svemu, ali nemojte sad da nabrajam još investicije koje su koštale 460 miliona evra, pa druga, pa treća. Da li verujete da u vašoj Vladi, prethodnoj, više je potrošeno za skijališta na Staroj planini, pet puta nego za celo građevinarstvo Srbije? To ni jedno skijalište ne radi, tamo niko više ne ide da se skija, je li tako? To ste vi napravili neke hotele, koje sada niko ne koristi, ali nećemo o tome. Sada mene pitate - zašto ministar nije ništa rušio? Pa, ne rušim ja, ruše određene lokalne uprave gde se to dogodilo. Evo, čuli ste, u Vojvodini je jedan građevinski haos i totalni javašluk. Da li je moguće da prerada olova bude na vodozahvatu. Ako je to tačno, onda molim nadležne organe da postupe i da to provere. Ako je to tačno, znači, neko mora da odgovara debelo za takav neki potez koji je napravljen. Da li je moguće da neko fabriku koja je rizična, napravi na takvom terenu? Verujte, narodni poslaniče, ja ne mogu. Vi ste mi dali papire, ne mogu da verujem danas da je to moguće, na vodozahvatu. Da ne nabrajam koliko je bilo problema. Mi smo se ovde danas okupili da malo popravimo šta može da se popravi, utegnemo, ali Ustavni sud je definisao šta ne valja, šta mora da se promeni i u kojim okvirima može da se kreće. Svi bi mi iz političkih partija želeli da se dodvorimo građanima pa da kažemo – evo, sve je besplatno, itd. Vi mene pitate – izveštaj, koliko će se legalizovati objekata? Šta ćete vi da legalizujete u jednom gradu u kome je nastao haos, gde poslednjih četiri, pet godina ceo grad je ostao bez posla, gde ni jedna firma ne funkcioniše, sem policije, opštine i možda još poneko preduzeće pri opštini? Da li vi možete da verujete da ne radi ni jedno preduzeće, gospodo? Da li mi verujete da ste vi nekom „Pantomarketu“, iz Crne Gore, u procesu privatizacije prodali 36 preduzeća, od toga pet u Čačku, kod mene? Taj čovek je svih 36 odličnih preduzeća uveo u stečaj, zadužio, dao pod hipoteke, oprao pare, prebacio u Crnu Goru i sad vam maše i kupa se na moru. Da li osećate odgovornost prema tome? Ne osećate, naravno. Ne znam čiji je kadar bio Aca Vlahović, pa svi ostali, da ih ne nabrajam koji su to odradili.

Gde god ga tražite nema ga. Pazite jednu stvar, i krava ima pasoš. Da vam više ne nabrajam, ali to su radili neki ljudi. Koliko će se građana legalizovati? Svi bi se oni legalizovali da imaju pare. Danas je za mnoge građane u Srbiji sto evra veliko.

Nemojte da mislite da je u budžetu nešto ostalo.

Prodat je „Vip“ treći operater, 300 miliona evra. To je ostalo u kasi. Danas tamo nema dinara. Vidite koliko se bori, zaustavljaju se investicije da bi preživeli. Narod je ostao bez posla, ljudi ne primaju platu. Zato ponavljam da ćemo se truditi da se legalizuje što više, ali go se ne svlači. Da li ćemo rušiti objekte? Razumem neke bahate koji su namerno pravili, ali kad pogledate objekat koji je čovek napravio ili izbeglica, ili neko ko je došao ovde i vidite punu kuću dečice tamo, nemaju dinara, nema niko posao, još da im srušimo to malo kuće što imaju, nisam imao snage da to uradim. Vi ako imate uradite. Dali smo im neku šansu, neku mogućnost. To je tačno.

Znate koliko tamo dece ima? Hajde sad vi dođite pa im porušite.

Ne dozvoliti da napravi da se useli i onda kazati rušimo. E, onda je kasno. Tu je jedan narodni poslanik dobro govorio na tu temu. Bilo je političkih prepucavanja, svi smo mi ovde došli da nešto uradimo, ako može i svi mi kad odemo ostaće iza nas neki rezultati. Neko će ostaviti manje, neko više. Kažete da ne dolaze investitori. Nije tačno. Ministar finansija stopira da se mnogo ne počne graditi, da se ne uzimaju kreditne linije.

Treba preživeti ovo teško vreme, da se ovo sve ispegla, stavi na noge i onda sa jedne zdrave osnove pokrenuti se. Mnogo smo zaglibili u blato, gospodo. Ova vlada čini izuzetne napore da to pokrene. Ovaj narod je dao poverenje određenim političkim strukturama zato što je video da je kraj, nema više svetla u tunelu pa je rekao – pomagajte i zato je dao poverenje. Ali, zato mora i da se opravda to poverenje i to stoji. Prethodnici koji ste dobijali mnogo glasova pa niste ukazali poverenje, sada ste videli kako ste prošli. Obećanja lažna niko ne prima. Svi traže rezultat. Želim da vam se zahvalim na saradnji. Želim da ovaj zakon primenimo što je moguće bolje. Vi ste narodni poslanici i vama niko ne može da naloži da nešto glasate ili ne glasate. Vi predstavljate određene sredine i narod. Bilo kakav zakon je bolji od bezakonja u ovoj oblasti koje smo do sada imali. Imate od danas i Zakon o planiranju i izgradnji koji je odavno u javnoj raspravi i koji će ovde sigurno u narednom mesecu biti u parlamentu. Verujte, čućete sigurno ovih dana, ko god je hteo da se uključi i da sugestije radio je na tome. Meni je drago da su se uključile izuzetno mnogo institucija i našli smo neko zajedničko rešenje na kraju i sve smo ispoštovali.

Sadašnji ministar. Svi su imali šansu da učestvuju, i Privredna komora i mnoge institucije spolja i iz zemlje. Uključili smo i Kancelariju za brze odgovore koja će mnogo raditi na sprovođenju svega ovoga. Drago mi je da ona zaživi što pre i da zajednički ovo odradimo. Vaše diskusije su dobre. Pošteno. Kritikovao sam vaš prethodni zakon. Svi imaju svoj posao u parlamentu i svi rade svoj posao.

Pošto smo kod rasprave u pojedinostima trebalo bi da dam pravo na repliku gospodinu Seniću. Rasprava u načelu je različita od rasprave u pojedinostima. Gospodin Senić je prethodno govorio. Ministar se javio za reč i gospodin Senić u ovom slučaju ima pravo na repliku. Hvala gospođo predsedavajuća. Želim da odgovorim na ovaj pun kofer demagogije ministra Ilića, ali je evidentno da imam samo dva minuta i da neću moći da odgovorim na sve što smo ovde čuli. Gospodine ministre, ja sam protiv rušenja objekata ali vi niste. Ako jeste protiv rušenja objekata usvojite amandman SPS i dajte da se prijave za legalizaciju svi koji su gradili objekte i posle 2009. godine. Odbijanjem tog amandmana nalažete rušenje svih objekata koji su izgrađeni posle 2009. godine. Što se tiče privatizacije tog „Panta marketa“ itd, ko je bio ministar za kapitalne investicije u Vladi koja je izvršila najveći broj privatizacija u Srbiji? Investiciju od 300 miliona evra nije odobrila prethodna Vlada. Prethodna Vlada je odobrila investiciju od 135 miliona evra, a pitam vas – kako mogu naknadni radovi da budu 132 miliona evra, koliko ste vi odobrili u januaru ove godine u odnosu na osnovni iznos investicija od 135 miliona evra koju je odobrila prethodna Vlada? Žao mi je što mi niste odgovorili ni na jedno pitanje koje je usko stručno vezano za ovaj zakon o legalizaciji objekata. Nadam se, pošto ste toliko pričali o Zakonu o planiranju i izgradnji, daćete ga bar pročitati pre nego što dođete ovde i da ćete moći sa nama da diskutujete o tom zakonu, a ne o tome šta je neko nekada radio i ko je šta privatizovao itd. Da li još neko želi reč u vezi sa amandmanom na član 40? (Ne.) Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.